Byly tam zmíněny místní komunikace, to křížení, je to typický příklad z mého regionu z východních Čech, z Pardubického kraje. Obec Časy je jediná na úseku R35 té nové silnice, kterou chceme postavit jako variantu k D1, jediná obec, která se zatím zdráhá prodat svoje pozemky.

Ta obec má dva miliony rozpočet ročně a ten most nechce. Ve chvíli, kdy my tady otevřeme okénko a bude možnost takovýto typ křížení financovat, tak ten problém bude vyřešen. A rozumím i té poznámce k tomu, že by bylo dobré pomoci obcím, městům. Ale teď si neodpustím malý politický štulec a prosím, nemyslím to nijak ve zlém, ale dnes odpoledne jsme tu před dvěma hodinami byli školeni, jak ve státním rozpočtu utrácíme, že nemáme zvyšovat výdaje, a teď najednou bychom byli přesně proti tomu.

Určitě pojďme se tomu věnovat právě na hospodářském, případně na dalším výboru. V průběhu rozpravy nepadl návrh na vrácení nebo zamítnutí. V tom případě se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Prosím. Omlouvám se, pane místopředsedo.

Zpravodaj má shrnout průběh rozpravy a nemá k tomu říkat příliš mnoho svých komentářů, a to dokonce jako, abych řekl, vizionářských komentářů, které v tomto případě zazněly.

Nyní budeme tedy pokračovat v projednávání tohoto bodu a znovu zopakuji svůj návrh. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 23. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale v průběhu rozpravy jsem zaznamenal vaše návrhy, takže pan poslanec Bendl. Prosím. Děkuji, za slovo. Vzhledem k věcnosti toho problému navrhuji, aby byl tento návrh zákona přikázán také výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji. Táži se, zda má ještě někdo další návrh pro přikázání jiným výborům. Není tomu tak.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 24. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru. Pan poslanec Laudát s přednostním právem. Děkuji za slovo. Takže vzhledem k tomu, že není otevřena rozprava... Ano, nyní tedy s přednostním právem, prosím.

Vzhledem k tomu, že návrh na zkrácení lhůty na projednávání musí zaznít v obecné rozpravě, v tom případě nezbývá, chceli pan ministr zkrátit lhůtu, aby vystoupil a otevřel znovu rozpravu. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Prosím. Takže navrhuji zkrácení lhůty pro jednání výboru na 30 dnů. Děkuji. Nikoho dalšího nevidím, že se hlásí do rozpravy, rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že zazněl v rozpravě návrh na zkrácení lhůty k projednávání na 30 dnů, dám o něm nyní hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 25. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednávání byla zkrácena na 30 dnů Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji Kolovratníkovi a končím projednávání tohoto bodu.